Nemají úspory ani doma, ani v bance, nemají žádné miliony, a jejich prohřeškem je pouze to, že důvěřovali českému sociálnímu systému, spoléhali na to, že žádná vláda ho nebude chtít omezovat. Trvám si na tom.

Poprosím, aby tento bod byl zařazen jako třetí bod dnešní schůze. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

Protože jsem dbalý pokynů pana ministra, který doporučuje obvolávat lékárny a zjišťovat aktuální situaci, ostatně to v pozici praktického lékaře dělám pokaždé, abych věděl, co si vůbec můžu dovolit napsat na recept, anebo ne, tak zároveň dneska jsem se zeptal, jaká je aktuální situace.

Teď už není ve většině lékáren a úhrada stanovena je, takže se to lepší.

Ale zaplaťpánbůh je na něj stanovena už úhrada, takže kdyby přišel, tak se doplácet nebude. A takhle je to případ od případu. Mohu říct ze včerejška informaci od svého asistenta kterou tedy mám ověřenou, od koho jsem se to dozvěděl že když nesehnal Nurofen pro svou vnučku, kupodivu se obešel na benzinové pumpě, řetězce, který zde nebudu jmenovat, abych nedělal nějakou reklamu, takže některé benzínky ty nedostatkové léky mají a skutečně ten trh, jak tady říká pan ministr, zřejmě trošku vítězí. Nicméně pan ministr tady ve svém sdělení nebo vysvětlení řekl, že nemůže ovlivňovat trh s léky, které nejsou na recept, že jsou volně prodejné a že to je otázka trhu.

Budu se to snažit zkrátit, čili my jsme skutečně o nedostatku léků poprvé začali hovořit v létě loňského roku. Omlouvám se, pane poslanče, že vás přerušuji. Prosím o klid. Děkuji.

Pan ministr první pracovní skupinu na léky ustanovil až v polovině prosince loňského roku, a tady deklarované jednání, dokonce za účasti pana předsedy vlády Fialy, s distributory a s výrobci léků skutečně proběhlo, ale až v polovině ledna tohoto roku. A jestliže pan ministr dneska uveřejnil na svém Twitteru, že oslovil zodpovědné za zdravotnictví v rámci Evropské unie, a dává to za nějakou přednost, tak já bych se s tím na Twitteru rozhodně tedy nechlubil. Absence na kulatém stolu to považuji za fatální selhání ministra s tím, že se bál tu problematiku tam řešit. Je zvláštní, že na stejný typ pozvání, čili mailové, respektive telefonní, přišla řada těch pozvaných.

Vyčerpali jsme všechny přihlášené k návrhu pořadu schůze. Táži se, zda má ještě někdo zájem? Není tomu tak.

Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Prosím o strpení.

Hlasujeme návrhy z grémia. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno 158 poslanců a poslankyň, pro 158, proti žádný. Návrh byl přijat. Nyní budeme pokračovat v dalších návrzích.

Je tomu tak, pane předsedo?